Dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já se snažím už řadu lidí, poslanců, přesvědčit o tom, že žijeme ve věku digitální ekonomiky. Já bych si dovolil pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího ujistit o tom, že komerční firmy, pokud vstoupíte na sociální sítě, cokoliv si koupíte atd., tak nepotřebují žádné údaje ze státního EET nebo něco takového. Ty je prostě mají. A mají je i o vás, pane poslanče, a nemůžete s tím vůbec nic dělat, protože to není žádným způsobem regulováno. Stát ještě tak daleko nedospěl, mluvíme o velkém bratru, možná se to někdy stane, ale komerční firmy v tom mají obrovský náskok. Já si pamatuji, že jedna americká novinářka se vsadila, že nikdo nezjistí, že je těhotná. Na sociálních sítí se to vědělo na dva měsíce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Sázet se nebudeme, ale patřím k těm, kteří platí v obchodě cash, kteří nemají klubové karty a kteří nenakupují přes internet. Že to je regulérní průmysl, to jsem nijak nezpochybnil.

A to není kritika českého ministra financí, abyste pochopili. Tehdy stála v čele odporu Francie. My jsme to nechtěli na všechno.

Řešíme leccos. Řešíme, jestli olomoucké tvarůžky nebo něco mají ochrannou známku. A v této věci hrají podstatnou roli národní zájmy zejména velkých států, a potom je velmi problematické i užitečnou věc, o které můžeme mít i shodu na naší politické scéně, prosadit v rámci evropských pravidel. Taková je realita. A říkám, není to kritika ministra financí, spíš jenom že ta zkušenost už byla v minulém volebním období.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom reagovat na svého ctěného kolegu Beznosku, který tady hovořil o tom, kolik živnostníků vlastně asi skončí.

Já jsem od nich ještě neviděl žádné takové.

To jsou řádově stokoruny.

Děkuji panu poslanci Votavovi. Další dvě faktické poznámky.

... přišel říct, že údaje jsou tam všechny. Po konzultacích opravdu tam nejsou všechny.

On to tam má napsané, my jsme to totiž opravdu konzultovali. Ne, pan poslanec Brázdil tam má napsané, co tam chybí. Já řeknu jedno číslo. Prostě na tom, co se odesílá, chybí základ daně. Není tam. Chybí tam něco? Chybí. Můžeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom krátká odpověď pro pana předsedu Votavu. Samozřejmě jsem se ptal, jak to bude vypadat v těch špičkách. Aby obsloužil podnikatel zákazníka, tak nebude stačit jedna pokladna. Umíme si představit, že ty náklady budou daleko vyšší s pořízením toho vybavení a další věci, papír atd.

A druhá věc. Byl jsem osm dní v Chorvatsku, někde jsem účtenku dostal, někde jsem ji prostě nedostal. Maďaři mají EET také zavedeno. Ptal jsem se v maďarském baru, protože tam byla shodou okolností rodačka ze Slovenska, jak to funguje. S čím jsme si poradit neuměli abych řekl kompletní odpověď byl zákaz kouření. Zákaz kouření v tom baru byl minus 40 % na tržbách. K tomu se také za chviličku dostaneme. Nechte ty lidi žít. Nejsou všichni podvodníci.

Děkuji za slovo.

To je myslím ta nejistota.

To je to nejhorší, hlavně na malých obcích, kde jsou malé hospůdky a podnikatelé budou končit, tak se bude chodit můžete si už vymyslet různě, do kterých místností soukromých.